Pan předseda Kalousek má slovo.

Děkuji za slovo. Já prostě nevěřím tomu, že tomu nechcete porozumět. Já si myslím, že tomu rozumíte, jenom to chcete zamlžit. Prostě vládní koalice se dohodla s prezidentem republiky, že projdeli tento text do druhého čtení, již nebudou muset ministři předkládat lustrační osvědčení. Babiš bude prvním precedentem. Potom nebude důvod žádat to od kohokoli jiného. O nic jiného tu nejde. To znamená, aniž by se změnilo písmenko, dohodou těchto dvou ústavních institucí, prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny, se zásadním způsobem změní podmínky pro jmenování ministrů. Nevěřím, že tomu nechcete rozumět. Z tohoto hlediska musím říct, že jsou mnohem srozumitelnější komunisté, kteří naprosto jasně říkají, o co jim jde. Já jsem fascinován vystoupením nebo mírou pragmatismu pana předsedy Bělobrádka.

Tak prostě když nezatančíme, tak tady bude dál Rusnokova vláda, proto jakékoli podmínky pana prezidenta republiky je potřeba splnit.

Po něm je přihlášen pan předseda Fiala a zatím poslední pan předseda Schwarzenberg. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, lze jen zopakovat to, že ani minulá koalice úplně vždycky neodmítla všechno, konečně to tady zaznělo, panu prezidentovi amnestie apod.

Je to zcela jasné stanovisko.

Rozhodně bych si nechtěl nechat podsouvat to, že splníme jakoukoli podmínku. Já myslím, že to je velice sice zábavné, nikoliv však realistické. Já skutečně vidím dvě možnosti: ano, může tady pokračovat Rusnokova vláda, může pokračovat možná i neomezeně dlouho, anebo holt skončí. To jsou dvě možnosti. Myslím, že právě tím, že se přikáže zákon o státní službě výborům, se nic nemění na našem právním řádu. Pokud tomu tak je, tak asi tomu opravdu nerozumím. A domnívám se, že pokud se tohle stane, že to není nic tak zásadního.

Děkuji.

Pan Babiš je možná dobrý řidič, to já nevím, ale postrádá řidičské oprávnění. V jednom máte ale pravdu. Pravidla hry určujete nikoliv vy, ale určuje je nový personalista vlády, kterým je pan prezident. A pan prezident jako personalista si zve na pohovor jednotlivé ministry a klade různé podmínky, ale svoje podmínky. A když mu nevyhovují obecná pravidla, tak vám dá návod, jak je porušit. Já tohle chápu, panu prezidentovi rozumím, protože to tak dělá už nějakou dobu. Co ale nechápu, je, že na to přistupujete vy. Jediné, co děláte, je, že oslabujete parlamentní demokracii, a to tedy na sebe berete hodně velkou odpovědnost.

A slovo má pan předseda klubu Úsvit pan poslanec Fiala. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi říct také několik slov k zákonu o službě státních zaměstnanců. Tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně leží dvacet let. Asi jsme si všichni položili otázku, proč se za těch dvacet let neprojednal. No, neprojednal se proto, že každé vládě, která tady byla za těch dvacet let, by okleštil podmínky a zhoršil podmínky k ovládání státní správy. V podstatě žádná vláda, která tady byla, reálně nechtěla, aby tento zákon o službě státních zaměstnanců byl schválen. My jsme se rozhodli, že ho chceme začít projednávat. A máme k němu výhrady. Máme k němu mnoho výhrad. Ale přesto si myslíme, že je dobré začít ho projednávat. Naše výhrady dáme do pozměňovacích návrhů, které zde předneseme ve druhém čtení, a podle toho, jakou proměnou tento zákon projde, se rozhodneme, jestli o něm budeme hlasovat a jak o něm budeme hlasovat, o zákonu jako celku, ve třetím čtení.